Děkuji.

Prosím, pane ministře, faktická poznámka.

A myslím si, že nikoliv.

Protože ty kuřárny se samozřejmě musí jednou otevřít, ti kuřáci tam nebudou celou dobu. Také děkuji.

Pane předsedající, vaším prostřednictvím pane ministře, tisíc respondentů je fajn, ale možná na město Brno, ne na celou republiku.

A takových maličkostí je tam více.

Tak já také děkuji. Nyní pan poslanec Vyzula s faktickou poznámkou. Pane předsedající, děkuji. Je škoda, že jsme se dostali k této problematice tak pozdě a že vlastně nemůžeme plně rozvinout všechny svoje schopnosti a poznámky a nemůžeme připomínkovat tak, jak bychom chtěli. Prostě je to škoda. Bohužel je to přerušované.

Ale prosím vás, my nemluvíme tady o absolutním zákazu kouření! To znamená, že to je omezení kouření.

Pan poslanec Onderka, nevím, jak je to teď, nechci mu křivdit, ale ještě přednedávnem jsem si ho bez cigarety nedokázal představit. A chtěl bych... Děkuji vám.

Děkuji za slovo.

Tak buď je člověk konzistentní, nebo ne. No ano! To znamená, že to je větší reklama pro kuřáky, než to bylo předtím.

To je ta praxe. Takže já jenom nabádám: Vraťme to zpátky, používejme zdravý selský rozum!

Děkuji, pane předsedající.

Dobře, ale to bylo politické rozhodnutí.

A to je, myslím si, velký zásah do svobody člověka. My jsme to také měli tenkrát v tom návrhu, dokonce ve dvou pozměňovacích návrzích to bylo, a neprošlo to.

Děkuji.